Navíc při výpadku některé ze základních služeb můžeme se bavit například o rozvodech pitné vody, případně dodávce elektrické energie nebo zdravotnictví je třeba uvažovat i o rizicích narušení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Uveřejněním smluv zmíněných subjektů by docházelo k odhalování citlivých skutečností a jejich souvislostí, což by mohlo potenciálně vést až k ohrožení bezpečnosti a strategických zájmů České republiky a jejích občanů. S ohledem na veřejný zájem na utajení některých právních skutečností zde k informacím o prvcích kritické infrastruktury a základních služeb kybernetické bezpečnosti navrhuji upravit režim těchto informací v režimu podobnému u utajovaných informací. Proto se výslovně normují smlouvy o krizových stavech nebo situacích jim podobných. Vzhledem k povaze výše zmíněných smluv navrhuji rozšíření úpravy okamžitého nabytí účinnosti ve smyslu § 6 odst. 2 zákona, a to smluv, které by přímo nebo nepřímo byly uzavřeny k zajištění funkcí kritické infrastruktury včetně základní služby kybernetické bezpečnosti, k zajištění funkcí integrovaného záchranného systému, k zajištění obrany státu nebo k zajištění Správy státních hmotných rezerv. Řešení sporných situací v § 7 odst. 3 zákona o registru smluv je nezbytné ponechat.

Rovněž je potřeba zavést nezávislý orgán, který bude na návrh právnické osoby podle § 2 odst. 1 posuzovat možnost aplikace výjimek podle § 3 odst. 2 písm. r). Tomu rovněž odpovídá odpovědnost této právnické osoby za případné nezveřejnění smlouvy, na kterou nelze aplikovat výjimku podle § 3 odst. 2 písm. r). Navrhuje se, aby tato odpovědnost byla řešena a dotčeným orgánem aby bylo Ministerstvo vnitra jakožto gesční rezort pro otázky spojené s bezpečností, kritickou infrastrukturou a kybernetickou bezpečností.

Děkuji. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není ani ze strany navrhovatele, ani ze strany zpravodaje. Návrh na vrácení, pokud vím, nezazněl. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášen pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo.

Takže by bylo dobré doplnit explicitně do zákona výjimky pro bezpečnostní opatření tak, aby v případě, že ten subjekt realizuje nějaká bezpečnostní opatření, například rozložení kamer nebo podobné věci, nemusel tyto informace, u kterých jsou zvláštní bezpečnostní důvody, poskytovat žadatelům na jejich žádost. Děkuji. Jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Radovan Vích. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi znovu se přihlásit k usnesení výboru pro obranu, které obsahuje pozměňovací návrhy a které je označené jako sněmovní tisk 50/10. Děkuji.

Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, tímto se přihlašuji ke dvěma písemným pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku číslo 50, a to té části týkající se registru smluv. Jelikož už uplynulo několik měsíců od ukončení obecné rozpravy, ve které jsem vystoupil a popsal ten pozměňovací návrh, tak bych jenom připomenul, čeho se to týká, a to, že by byla zrušena výjimka z povinnosti zveřejňovat smlouvy pro firmy, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu. V praxi by to vypadalo tak, že tyto podniky nebudou muset zveřejňovat běžné obchodní smlouvy související s jejich podnikáním nebo smlouvy týkající se prvků kritické infrastruktury, ale budou muset nově zveřejňovat například marketingové smlouvy, nebo sponzorské smlouvy, smlouvy na právní služby, poradenské smlouvy a podobně. Podniky, které dnes zveřejňují v registru smluv, například Budějovický Budvar, Lesy České republiky, Aeroholding, změna nijakým způsobem nezasáhne. Za druhé se přihlašuji k písemnému pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 2097.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Bartošek, připraví se paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo. Nyní se formálně přihlašuji k jeho číslu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za rychlé přihlášení. Pan poslanec Chvojka, poté pan poslanec Luzar. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji.

Samozřejmě v papírové podobě bude předán. A druhý můj pozměňovací návrh týkající se tohoto tisku má číslo 601, na který se tímto odkazuji. Vrací v případě otevření tohoto zákona jako že jsme si ho touto změnou otevřeli zpátky do hry to, že by rozšířil okruh těch, kteří jsou povinni zveřejňovat smlouvy, o neziskové, příspěvkové a další organizace, které dostávají od státu ročně více než dva miliony korun jakýchkoliv dotací.